Děkuji.

Toto je aktuální vývoj v Praze . Je tam vidět, jak vypadalo to jaro a kde jsme teď na úpatí toho růstu.

Další věc je, aby byl dostatek testovacích kapacit a aby se to pak stihlo vyhodnocovat.

Takže mě by zajímalo, dostanou školy ochranné pomůcky ze Státní správy hmotných rezerv?

Já vám děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Všechny nemocnice jsou naše, vlády. Všechny vysoké školy, veškeré kulturní památky.

Máme tady problém, protože ti lidé nemají práci, takže to řešíme společně.

Takže děláme maximum pro Prahu, ano.

Jestli to je chyba, nevím.

Je potřeba také vidět, jaký je poměr testování. Šedesát procent lidí je indikovaných a čtyřicet procent lidí jsou samoplátci, kteří tam chodí bez objednání.

Děkuji.

Ale já jsem se ptal na zcela konkrétní dotazy a vůbec na ně nezazněla odpověď.

Praha dostane pomůcky.